Takže když to shrnu, abych odpověděl, Ředitelství silnic a dálnic v současné době primárně chce situaci napravit, nebo musíme tu situaci napravit.

Musí se odstranit samozřejmě sníh, ty práce se mohou dělat do minus 7 stupňů. To znamená, když nás odsud počasí vyžene, tak samozřejmě s tím nic nenaděláme.

Další snahou je, aby od začátku další sezony tam nastoupil nový dodavatel, který bude schopen pokračovat ve stavebních pracích, aby se ten úsek dal dohromady. Můžeme se klidně vrátit k tomu, zdali není ten plán příliš ambiciózní, ale já bych tady chtěl opravdu říct to B. Problém je, že to všichni tak dlouho odsouvali, že nám už nezbylo nic jiného, než se do toho opravdu pustit velmi intenzivně.

Ještě závěrem. Já rozumím tomu, že jsou řidiči omezováni, že jsou rozhořčeni, ale chtěl bych říct, více než polovina dálnice je už v novém stavu a jezdí se po ní úplně jinak. A ten zbytek je otázka, jestli máme dělat pomalu, nebo rychle. Já jsem stále přesvědčen, že je lepší to trápení mít rychle za sebou než to rozkládat na mnohem delší dobu. To byl pan ministr. Já tím pádem zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášenu řadu poslanců. Takže jako prvního vyzývám pana poslance Víta Kaňkovského. Já už budu jenom krátce reagovat na pana ministra.

To si myslím, že možné bylo.

Ten není až v prosinci. Pokud se týká intenzity těch oprav, tady bych vás, pane ministře, spíš pochválil.

Za to bych vás pochválil. Ano, přináší to s sebou negativní vjemy, samozřejmě zejména pro řidiče, a asi nejvíc to dožírá, nebo se to dotýká řidičů osobních automobilů, protože dneska je z Brna do Prahy na nějaký čas v zimě, v létě prostě nikdy nevíte, jak to dopadne.

A možná by pak ti řidiči už nebyli tak napružení, když tam dojde k nějaké kalamitní situaci.

Já nechci v tuto chvíli hodnotit, jestli udělal všechno, co měl udělat. Myslím si, že zcela jistě se tam našly pozitivní kroky a možná některé negativní.